Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr vnitra Jana Hamáček. Děkuji.

Smlouva dále upravuje věci, které se týkají... Omlouvám se.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je dokonce jednou ze zemí evropské politiky Východního partnerství a je také zemí, která dlouhodobě čelí silnému tlaku svého severního souseda.

Otevírám obecnou rozpravu, do které... Vy se hlásíte, pane poslanče? Pan zpravodaj? Pan navrhovatel? Nemáte zájem. Nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Kdo je proti?